Děkuji za slovo.

Dávám tedy procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do doby přítomnosti předsedy vlády, nebo alespoň někoho z místopředsedů. Takže já to ještě zopakuji, abychom přerušili jednání do doby přítomnosti předsedy vlády. Nebo alespoň místopředsedů.

Je to procedurální návrh, proto o něm budeme hlasovat neprodleně.

Pan poslanec Kalousek navrhuje procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do přítomnosti předsedy vlády, nebo alespoň některého z místopředsedů.

Faktické mají přednost.

Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, mně na to stačí faktická poznámka. Samozřejmě bych bral tu výhradu kolegy Kalouska velmi vážně, kdybychom nebyli svědky mnohem většího vstupu do soukromoprávních vztahů.

Taková likvidace politických odpůrců byla.

Prostě stát může zejména v daňové oblasti změnit pravidla, která tady jsou. Proto zákony, které jsou podkladem pro státní rozpočet, se musí přijmout tak, aby státní rozpočet k 30. 9. mohla vláda předložit, a ty jednotlivé kroky, které jsou zdaňovány, nebo nejsou zdaňovány, prostě mají pro ten následující rok nové znění, nové pravidlo a není to nic, co by nebylo možné.

Tak děkuji. Přečtu jednu omluvu. Tak pan poslanec Kalousek faktická poznámka.

Aby to bylo korektní. Já jsem chtěl říct jenom jednu věc. Na ústavněprávním výboru jsme procházeli stanoviska expertů na ústavní právo a doporučovali nám, abychom byli velmi obezřetní v tom, abychom přijímali radikální kroky bez toho, aniž bychom měli podkladové analýzy. Zástupci vlády, např. paní ministryně Schillerová, uváděli, že mají k dispozici nějaké analýzy, ale zatím jsme je neviděli. Protože ústavní právníci doporučují, abychom tímto způsobem sahali řekněme do zdanění nebo zpětné revize toho, co už bylo schváleno, pouze v případě, že budeme mít konkrétní a důvodné pochybnosti, že došlo k pochybení při stanovení výše té náhrady. A tyto konkrétní a důvodné pochybnosti zde zatím doloženy nebyly. Zazněly zde pouze z úst pana premiéra odkazy na vystoupení řečníků sociální demokracie v rozpravě. Ale se vší úctou ke kolegům, tam to zkrátka nebylo postaveno na datech, faktech tak, aby to bylo seriózní, a tak, aby to mohlo vést k úvahám o transferech a přesunech v řádu miliard korun, které se navrhují s tímto zdaněním.

Já vás prosím, abychom si zachovali aspoň základní soudnost.

Takže pane poslanče, ještě jednou. Vy navrhujete procedurální hlasování, abychom přerušili do doby, než vláda předloží tu analýzu.

Takže já znovu odhlašuji a přihlaste se prosím hlasujícími kartami.

Pan poslanec Jakub Michálek navrhuje, abychom přerušili jednání o tomto bodu do doby, než vláda předloží analýzu. Zahajuji hlasování.

Jenom okamžíček, pane poslanče Kotte... Takže pan poslanec Kalousek faktickou poznámku. V obecné rozpravě.